Děkuji. Už padla jedenáctá hodina, takže se omlouvám všem dalším kolegům, ale vzhledem k tomu, že máme schváleno usnesení, které jsem před malou chvilkou načetla, rozpravu nyní končím. Zeptám se pana navrhovatele a pana zpravodaje, zda je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak.

Já zagonguji pro kolegy, protože nejprve rozhodneme hlasováním o tomto návrhu, to znamená o opakování druhého čtení. Vnímám zájem o odhlášení. Odhlašuji vás všechny a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Děkuji za slovo, paní předsedající. Kontrolní výbor jako garanční výbor na své 15. schůzi dne 19. ledna 2023 přijal usnesení číslo 76, sněmovní tisk 312/4, kterým doporučil Poslanecké sněmovně hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích v tomto pořadí: Za prvé návrhy legislativně technických úprav, budouli v rozpravě ve třetím čtení předneseny. Za druhé o jednotlivých pozměňovacích návrzích, které byly celkem čtyři, a to v tomto pořadí návrh A paní poslankyně Válkové, návrh B pana poslance Vícha, návrh C pana poslance Cogana a návrh D pana poslance Michálka. A za třetí o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Vzhledem k tomu, že byl předložen návrh legislativně technické úpravy pana poslance Marka Výborného, budeme hlasovat nejdříve o legislativně technické úpravě.

Tím pádem se stává nehlasovatelný návrh pod písmenem C pana poslance Cogana, aby účinnost novely zákona byla přijata první den následujícího měsíce po jeho vyhlášení.

Děkuji. Nyní prosím k návrhu procedury. Ano, prosím, paní poslankyně Ožanová.

Prosím tedy pana zpravodaje, zda upraví proceduru, či zda budeme hlasovat o návrhu, aby bylo doplněno do procedury toto hlasování.

Děkuji.

Dobře, děkuji. Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Takže nyní budeme hlasovat o návrhu A paní poslankyně Válkové. Jedná se o drobné změny článků 1 a 2.

Tak, omlouvám se. A nyní budeme hlasovat tedy o návrhu legislativně technických změn, a to je návrh paní poslankyně Ožanové. Předpokládám, že stanovisko asi výbor nepřijal k tomuto. Ptám se tedy na stanovisko pana navrhovatele? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Můžeme dál.

Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat. Můžeme dál. Pokud byl přijat tento návrh, stává se tedy nehlasovatelný... Omlouvám se, je zájem o kontrolu hlasování. Vydržte chvilku prosím, pane zpravodaji.

Prosím, k hlasování paní poslankyně Pastuchová.

Vážené kolegyně a kolegové, mně se to stalo opravdu poprvé, ale hlasovala jsem proti, a na sjetině mám pro. Zpochybňuji hlasování. Ano, eviduji námitku, o které rozhodne Sněmovna. Nyní tedy budeme hlasovat o námitce k hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

V hlasování číslo 22 přihlášeno 165 poslankyň a poslanců, pro 164, proti nikdo. Návrh byl přijat.